Nejlépe v kombinaci s jinou činností, například zemědělskou, což by zajišťovalo možnost kumulace příjmů tak, aby byl o práci v lese zájem. A to si myslím, že by neříkám, že je to lék na všechno ale bezpochyby by to pomohlo této situaci.

Zatímco podpora menších a středních podnikatelů v lesním hospodářství je opatření, které lze udělat prakticky okamžitě.

Zatím nikdo nepoukázal v této souvislosti na skutečnost, že prakticky všechny lesní porosty v České republice sousedí se zemědělsky obhospodařovanými pozemky, co jsou nejčastěji pole.

Je ale myslím velmi zajímavé se tomu věnovat.

Nejspíš to nikoho nenapadlo.

Nejspíš to nikoho nenapadlo.

Ještě jednou požádám sněmovnu o klid, a to včetně vašich stranických kolegů.

Mluvímeli tedy o tom, že hlavní příčinou zhoršujícího stavu našich lesů je sucho, musíme se také ptát, jak se na důsledku sucha podílí naše zemědělské hospodaření. Bez toho, abychom změnili v prvé řadě naši zemědělskou politiku a následně lesnickou politiku, především v podmínkách hospodaření a dotačních programů tady jsem samozřejmě pevně přesvědčena o tom, že zastropování by velmi výrazně pomohlo, i když stávající politická reprezentace dělá vše pro to, aby k tomu nedošlo můžeme kůrovcové kalamity a expanzi dalších škůdců lesních porostů očekávat i v budoucnu. Já vám děkuji za pozornost. Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Stanislava Berkovce a připraví se pan kolega Martinů. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci.

Nyní pan poslanec Martinů, připraví se paní poslankyně Balcarová.

Položme si otázku, proč tomu tak je.